Tak děkuji, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, kolegové, za prvé, osobní útoky nechám stranou, protože každý má nějakou kulturu, tak se i projevuje.

To, co jsem tady zažil dopoledne, mohu jen pokrčit rameny. Já jsem byl zpravodajem tohoto návrhu zákona. Pozměňovací návrh, který navyšoval obcím příjmy ve dvou letech o 11 miliard korun, jsem dostal v noci předtím, než zasedal výbor, který o tom měl jednat. Protože jsem ve Sněmovně a v Senátu poměrně dlouho, tak říkám zcela jednoznačně, že neexistoval, neexistuje a nebude existovat ministr financí ani předseda vlády, který by si nechal takovýmto způsobem zasáhnout do rozpočtu, a je tedy tudíž zcela jasné, že kdybychom schválili to, co tam někteří navrhovali, tak dneska jste byli v té situaci, že byste tady rozhodovali o tom, jestli zásah do rozpočtu bude 9 miliard, nebo tedy 11 miliard ve dvou letech, a vládní koalice by to nutně musela zamítnout a samozřejmě si všichni domyslíte, jaká by byla reakce a co by se tady dnes odehrávalo. Říkám tady zcela jasně, že tento návrh je kompromis, je to kompromis mezi Ministerstvem financí a Senátem, je to kompromis, který byl dělán v poměrně velké časové tísni, a já si vážím toho, že jsme ten kompromis nalezli, nehledě k tomu, že v Senátu ještě pan ministr přislíbil, že v nějakých etapách bude vracen obcím také ten příspěvek na státní správu, který byl obcím odebrán, a stejně jako tady slíbil, že se bude intenzivně v příštím roce o celé situaci RUD jednat, a já nemám žádný důvod, abych o tom pochyboval. Myslím si, že, jestli tady bylo dneska řečeno, co je důležité a co není důležité. Tento zákon vláda poslala do Poslanecké sněmovny v únoru letošního roku.

V takové pozici byl Senát. A já prostě nechci komentovat, jakým způsobem probíhá jednání v Poslanecké sněmovně. Na tom se podílíte všichni a vy musíte rozhodnout, co je rozumné a co není rozumné. Pokud se týká toho, co je nepochybné na tomto zákoně, tak musím zcela jednoznačně říct, a jsem rád, že pan ministr tady sdělil, že samozřejmě existuje propočet na každou jednotlivou obec.

Tudíž je jasné, že Ministerstvo financí a ten analytický útvar, resp. pracovníci odboru 12, jsou schopni tady tyhle věci dělat.

To je úplně jasné. V téhle chvíli je úplně jasné, že ten původní záměr je prostě někde jinde. Ta motivace není z téhle daně. Navíc je to daň, která je opravdu jediná, ty výkyvy jsou tak velké, že ji skutečně prognózovat nemůžete, zatímco všechny ostatní daně se poměrně dobře prognózovat dají. Mluvili jsme zde o Praze.

Je opravdu Praha o tolik lepší ve vytváření pozic pro podnikatele jako všechny obce České republiky dohromady? Nebo je to něčím jiným?

A pokud s tímto někdo něco udělá, tak je jasné, že tohle číslo se bude určitě zmenšovat. Co je tragické pro téměř 800 obcí, je to, že z této daně nemají ani korunu, ale nicméně musí z ní vyplácet celkem 60 milionů korun.

Ta další čísla nebudu říkat, protože pan ministr to tady popsal správně, kolik těch obcí na tom vydělává a kolik na tom prodělává. Je to problém, který vede k tomu, že jsou úlevy mnohdy velmi samozřejmě důležité, chvályhodné atd., ale vzhledem k tomu, že se ty úlevy realizují prostřednictvím dodatečného daňového přiznání nebo daňového přiznání, tak bohužel dosavadní praxe byla taková, že ty vratky jdou jenom a pouze za obcemi. A to není možné, aby to tak dál bylo, protože se jedná opravdu o velké peníze.

To znamená, že je zcela zřejmé, že budou probíhat další jednání o rozpočtovém určení daní.

Takže mně z toho vyplývají dvě věci, závěry, které si myslím, že mám podložené, ale samozřejmě nikomu neberu jeho názor.

A tak jako vždycky ve všech daňových změnách, které se teď udály, i u těch, o kterých tady mluvil pan Stanjura, pan kolega Stanjura, omlouvám se, tak vždycky byly obce, které na to doplatily. V tomto smyslu musím říct, že kontinuálně Ministerstvo financí vždycky vždycky se snažilo těm, kteří na tom prodělávali, to kompenzovat.